Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je tu zájem navrhnout další výbory k projednání? Není tomu tak, tak v posledním hlasování se vypořádáme s návrhem, který zazněl v obecné rozpravě, a sice zkrácení lhůt na 30 dnů pro projednání ve výborech.

Návrh byl přijat a my jsme zkrátili lhůty. Děkuji všem a končím projednávání bodu číslo 21.